Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Pan zpravodaj? Takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být vždy odůvodněny.

Hlásíte se? Tak prosím. Hlásím se tedy ještě k pozměňovacímu návrhu, který jsem tady v předchozí rozpravě odůvodnil.

Prosím, máte slovo. Jenom ověřím, protože kolega Juránek je tady nervózní z toho, tak jsem se chtěl zeptat, pane předsedající můžete potvrdit, že pozměňovací návrh, který doporučil výbor, už není potřeba načítat? Ano, potvrzuji.